Informace, které zazněly zde v Poslanecké sněmovně, a proto se cítím oprávněn zde v Poslanecké sněmovně zareagovat, byly pouze sprostými pomluvami.

To by byla ta skutečná obstrukce. Omluvu nechci, ale pokládám za nezbytné, aby zazněla přesná, pravdivá čísla, přesné, pravdivé informace. Děkuji. Jenom avizuji, že zde mám ještě dvě přednostní práva a nyní se s přednostním právem hlásí pan kolega Faltýnek, který, předpokládám, chce reagovat na toto vystoupení. Pokud ne dobrá, prosím, kolega Mihola. Hezké odpoledne. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, budu velmi rychlý.

Prosím o podporu a děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Druhým návrhem je zařazení nového bodu s názvem Informace ministra vnitra k jednání Rady ministrů o trvalém mechanismu na přerozdělování imigrantů, a to na pátek jako první bod, protože jednání Rady ministrů k trvalým imigrantským kvótám by se mělo uskutečnit ve čtvrtek v Lucemburku. Byl to pátek první bod. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Faltýnek. Já jenom krátce technicky k vystoupení pana kolegy Kalouska. Minule tady probíhala velká debata o poslancích první, druhé, třetí a nevím které kategorie a to byla přesně ta ukázka, kdy došlo ke zneužití přednostního práva, kdy vlastně z nás ostatních kolega Kalousek udělal poslance čtvrté kategorie. Já mu do určité míry rozumím, ale pokud chceme všichni dodržovat nějaká pravidla, tak bychom k těm věcem měli hovořit, když to bude mít nějakou logiku a třeba v souvislosti s tím bodem, který ve Sněmovně budeme projednávat. Takže tolik jenom moje kratičká poznámka k poslancům různých kategorií. Prosím nyní pana poslance Kolovratníka. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já před vás jako tradičně předstupuji jménem volební komise. Dnes jsme řešili zařazení volebních bodů na tento týden a dovolujeme si vás požádat o následující: Za prvé vyřadit bod číslo 195 z programu této schůze tohoto týdne. Je to bod Návrh na změny ve složení orgánů. Připomínám, že jsme tam zatím prodloužili lhůtu k podávání návrhů do 19. října a o tomto bodu budeme teprve jednat jak mezi poslaneckými kluby, tak na komisi. Takže bod číslo 195 vyřadit. A dále prosíme o zařazení nového bodu.